Ano, byla jsem státní úředník a musela jsem to udělat, protože je to transpozice směrnice Evropské unie, ale já s tím mám vnitřně problém.

Já jsem ta starší generace.

Je to logické? To přece není logické! Děkuju, že jste dodržela dvě minuty. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl také reagovat na pana Jakoba. Co bude dál? Co bude dál, pane poslanče Jakobe, prostřednictvím pana předsedajícího? Co nám ještě zakážete? Jak s námi ještě budete zacházet? Tak kdy máme hovořit? A vám to vadí? Vzpomeňte si na svoje vystoupení! Takže si prosím pérujte svoje poslance a neříkejte nám, co máme dělat! Děkuji. Další k faktické poznámce pan poslanec Nacher. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem také chtěl reagovat na kolegu Jakoba, vaším prostřednictvím.

Když to bude ve druhém a my se budeme ptát na něco jiného, než je přihlašování se k pozměňovacím návrhům, tak vystoupí kolega Jakob a řekne, že si to máme nechat až na třetí čtení. Je prostě první čtení a ukažte mi jediný výstup někoho z nás, co by se netýkal přímo té věci, jediný! Ani jeden, ani jeden!

Byl tady dva dny a četl tady něco. Nikdo z nás tady ani nic nečte. Prosím, zameťte si před vlastním prahem. A stal se přesně pravý opak toho, co chtěl kolega Jakob.

Tento zákon zde byl předložen v minulém období a osobně jsem asi třikrát navrhovala předřazení tady toho zákona.

Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Jeden tady vystupuje a říká, že by chtěl opakovaně použitelné vložky, druhý poslanec hnutí ANO tady potom vystoupí, že se mu to celé nelíbí, a pak tady vystoupí třetí a říká, že hnutí ANO má jasno.

Tak až si uděláte jasno, tak potom třeba ve druhém čtení ta diskuse bude probíhat lepším způsobem. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Pane poslanče, máte dvě minuty. Tak, pane Hellere, prostřednictvím pana předsedajícího, opět: Neurážejte naše poslance! To za prvé.

A můžeme vystupovat, opravdu v prvním čtení můžeme vystupovat, a nebudeme si to diskutovat někde sami, abychom vás tu náhodou nezdržovali!

To byl pan poslanec Králíček a poprosím paní poslankyni Ožanovou, která je poslední přihlášenou k faktické poznámce. Paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já mám jednu otázku: Opravdu je tady zákaz vyslovovat vlastní názory? Aspoň podle vystoupení kolegů po mé pravici tomu tak je. Nicméně první se hlásila s přednostním právem paní předsedkyně klubu hnutí ANO Schillerová. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vždyť ten návrh mohl být na pořadu jednání této Sněmovny už dávno. Takže možná, jestli paní ministryně, vaším prostřednictvím, bude tak laskava, a vysvětlí, proč to takto bylo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyni a další... Paní ministryně se hlásí s přednostním právem.

Nejdříve jestli zákon řeší osvětovou činnost, vzdělávání. Co se týká zdravotnických odpadů, ty mají výjimky.